Poštovane kolegice i kolege prelazimo na amandmane iz djelokruga i nadležnosti Ministarstva zdravstva. Pozivam ministra Kujundžića da dođe za govornicu. Amandman broj 102. Izvolite gospodine ministre. Poštovane dame i gospodo, lijepo vas pozdravljam. Amandman se ne prihvaća. Naime, člankom 4. i 24. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti određeno je kako su županije, odnosno grad Zagreb, općine i gradovi obvezne osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, propisane ovim zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. Zahvaljujem. Hvala lijepo potpredsjedniče, poštovani ministre. Mi smo u prošlom mandatu po prvi put u pravilu … [[Govornik se ne razumije.]] proračuna financirali potrebe, tretiranje komaraca na području grada Osijeka svake godine. Sada ima neki prostor u proračunu i to nikada nije došlo do onakvog rezultata kakav smo mi željeli da riješimo problem sa komarcima a to je znamo, pitanje više nije ni samo zdravlja što je apsolutno prioritet nego i kvalitete života pa čak i turističkog potencijala. I ovim amandmanom smo htjeli ostvariti da Vlada RH pomogne općinama koje danas nemaju financijski kapacitet i proračunski kapacitet riješiti taj problem u onim dijelovima Osječko-baranjske županije koje su isto zahvaćene istim problemom. Grad Osijek svoje rješava ali imamo u Baranji niz općina koje su vezane uz Dravu, niz općina koje su vezane sa istim problemom. I kada bi Vlada RH u ovom mandatu 5 milijuna kuna našla da na području gdje imamo stvarno problem i zdravstvenih, higijenskih, mislim da bi to puno značilo neovisno tko je na kojoj poziciji, kada puno značilo građanima. Zato vas molim da bez obzira što je to ovlast jedinica lokalne i regionalne samouprave to znamo, ali kažem mi smo redovno iz pričuve proračuna pomagali na području grada Osijeka gdje je najveći broj stanovnika da nađete sredstva tokom godine, u prvoj polovici godine prije nego što krene sezona komaraca da tako kažem, da pomognemo i općinama Bilje, Darda, Erdut, Petrijevci, Draž, Marijanci, Petlovac, Jagodnje, ma ima ih tamo milijun Belišću, Valpovu jer 5 milijuna kuna nije iznos da Vlada ne može naći puno lakše nego bilo koja druga jedinica lokalne samouprave. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vrdoljaku. Prije nego što krenemo sa glasovanjem samo da zamolim gospodina Pernara jeste se vi vratili u HDZ ili ste slučajno tu sjeli? … [[Upadica se ne čuje.]] Vratili ste se, dobro.

Zahvaljujem. Prelazimo na amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-A, LRI-a amandman br. 103. Izvolite gospodine ministre. Amandman se ne prihvaća.

Stoga je ulaganje u zdravstveni turizam u konkretnom slučaju izvan okvira osiguranja dostupne kvalitetne zdravstvene zaštite u bolničkom sustavu. Zahvaljujem gospodinu ministru.

Evo poštovani gospodine ministre. Naime, mi smo predložili jedan održivi model financiranja temeljem kojega predlažemo da i grad i županije financiraju u 50%tnom iznosu navedeni projekt a da sa državne razine tražimo preostalih 50% potrebnih sredstava. Zašto? Hrvatska je i funkcionalno i financijski visoko centralizirana država. Bolnica doktor Martin Horvat u Rovinju ima doista jedan ogroman potencijal kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu što se tiče zdravstvenog turizma. Želio bih samo podsjetiti da temeljem strategija razvoja turizma dat je jedan temeljni cilj da utječemo na produljenje turističke sezone sa naglaskom na razvoj zdravstvenog turizma. U samoj strategiji naveden je i sam akcijski plan za razvoj zdravstvenog turizma i mi smo zapravo željeli sa ovim amandmanom kreirati jednu novu ponudu, stvoriti novu dodanu vrijednost što bi stvorilo nova radna mjesta osobito visokokvalificirana a time bi se generirali prohodi i za državni proračun. S obzirom da smo predložili ovaj model a ono što sam maloprije rekao da je sve skupa navedeno u samoj strategiji razvoja turizma ja bi vas zamolio gospodine ministre da zajedno sa svojim kolegom gospodinom Cappelliem doista pronađemo jedan model koji je financijski održiv jer postoji ogroman interes što se tiče tržište i ponude zdravstvenog turizma. Tražim glasanje. Zahvaljujem uvaženom kolegi Giovanniu Sponzi. Molim vas glasovanje o ovom amandmanu.

Prelazimo na amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a, LRI amandman broj 104. Izvolite gospodine ministre. na sreću ne potpada pod županije prve i druge skupine odnosno indeksa razvijenosti jer se radi o razvijenoj županiji te se očekuje da se u okvirima županije osiguraju tražena sredstva. Zahvaljujem gospodine ministre. Izvolite. Ovim amandmanom se u proračunu traže sredstva iz razloga što iz svake porezne reforme koje se kreira na razini Vlade, lokalni proračuni su sve manji i manji i ovo je rezultat upravo jedne takve politike. Radi se o istarskim domovima zdravlja ispostavi u Pazinu koji je stacioniraj dakle u jednoj zgradi koja datira još iz 1953. godine. I kada vi nemate dovoljno sredstava za sve djelatnosti onda normalno se usmjerite na one prioritetne i tada najčešće pati održavanje prostora. Dakle, zbog nedostatnih decentralizirani sredstva godinama se ne ulaže u prostor što bi trebalo ali kažem još jednom gleda se primijeniti ono što je manje zlo ili niži prioritet i stoga danas imamo situaciju u Gradu Pazinu da upravo ispostava istarskih domova zdravlja nema adekvatne prostore, ta je zgrada apsolutno energetski neučinkovita i nije primjerna za obavljanje te djelatnosti. Zato smo i uputili ovaj amandman na državni proračun jer budite uvjereni kada bi Hrvatska bila decentralizirana ne bi imali potrebe tražiti apsolutno niti jednu lipu iz državnog proračuna. Stoga smo uputili ovaj amandman i molim glasanje o njemu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Miletiću na ovom obrazloženju. Molim vas glasovanje o ovom amandmanu.

Utvrđujem da amandman nije dobio potrebit broj glasova. Prelazimo na amandman zastupnika u Hrvatskom saboru gospodina Siniše Varga amandman broj 105. Izvolite gospodine ministre. Amandman se ne prihvaća. Naime, Zakonom o proračunu u članku 38. stavak 3. definirano je kao prijedlozi amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza. Sukladno navedenom razvidno je kako amandman nije u skladu sa zakonskom regulativom. Zahvaljujem gospodinu ministru. Budući da nije u skladu sa zakonskom regulativom nećemo glasovat o ovom amandmanu. Prelazimo na slijedeći amandman uvaženog kolega Siniše Varge zastupnika u Hrvatskom saboru, amandman broj 106. Izvolite gospodine ministre. Amandman se ne prihvaća i sukladno dakle činjenici da nije u skladu sa zakonom ne može se prihvatiti.

Prelazimo na amandman Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a, amandman broj 107. Izvolite gospodine ministre. Amandman se ne prihvaća.

Planirana sredstva za 2017. godinu su dovoljna za završetak svih projektnih aktivnosti a u druge svrhe se navedena sredstva ne mogu koristiti tako ni za Dom zdravlja Čakovec koji nije bio niti je mogao biti uvršten u navedeni projekt. Zahvaljujem uvaženom ministru. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, kao i u prethodnom slučaju kad sam pozvala ministra obrazovanja, pozivam i vas da dođete pogledati u kakvim zgradama Dom zdravlja Međimurske županije djeluje. Zgrade su stare od 50 do 150 godina smještene na 4 lokacije u gradu, potpuno nedostupne pojedinom stanovništvu. Međimurska županija ima 113800 stanovnika, od toga je oko 10000 Roma. Na žalost mi smo tražili evo 7 milijuna kuna kako bi mogli završiti zgradu od koje nam u biti za završetak treba 16 milijuna. 2015. godine napravljeni su temelji. 2016. godine podignuti su zidovi, nešto smo sredstva dobili od europskih fondova, ali su sredstva za namještanje doma. Ne možemo ih utrošiti dok ne napravimo zgradu. Evo ja vas još jedanput pozivam da dođete posjetiti Dom zdravlja Međimurske županije. Zahvaljujem i tražim glasovanje. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Bernardi Topolko. Molim vas glasovanje o ovom amandmanu.

Zahvaljujem. Utvrđujem da amandman nije dobio potrebit broj glasova. Prelazimo na amandman uvaženog kolege Siniše Varge, amandman broj 108. Izvolite gospodine ministre. Amandman se ne prihvaća. Naime, amandman se ne prihvaća iz tehničkih razloga. Zakonom o proračunu u članku 38. stavak 3. definirano je kako prijedlozi, odnosno amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza. Sukladno navedenom razvidno je kako amandman nije u skladu sa zakonskom regulativom. Zahvaljujem gospodinu ministru. Budući da predstavnika predlagatelja nema amandman nije u skladu sa zakonom. Prelazimo na sljedeći amandman uvaženog kolege Vedrana Babića, amandman broj 109. Izvolite gospodine ministre. Amandman se ne prihvaća iz tehničkih razloga. Naime, Zakonom o proračunu u članku 38. stavak 3. definirano je kako prijedlozi, odnosno amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza, a sukladno navedenom razvidno je kako amandman nije u skladu sa zakonskom regulativom. Međutim, na sreću u ovome slučaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU raspisalo je 18. srpnja 2016. godine poziv za dostavu projektnih prijedloga, poboljšanja isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama ili dnevnim kirurgijama u okviru kojeg se Opća bolnica Bjelovar kao prihvatljivi prijavitelj može prijaviti za financiranje dnevnih bolnica, odnosno jednodnevnih kirurgija do maksimalnog iznosa od 50 milijuna kuna. Također, 18. srpnja 2016. godine napisan je poziv za dostavu projektnih prijedloga poboljšanja pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti u okviru kojeg se Opća bolnica Bjelovar kao prihvatljiv prijavitelj može prijaviti, te isfinancirati što je ovdje navedeno. Dakle, na žalost amandman ne možemo prihvatiti ali ima rješenje drugim putem kako se može to napraviti. Zahvaljujem gospodinu ministru. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ponovno radi se o članku 201. Poslovniku Hrvatskog sabora u prethodnim situacijama zastupnika nije bilo ovdje kako bi mogao obrazložiti svoje razloge tako da ne možemo detaljno govoriti. Međutim, ovdje se radi o situaciju kako imamo čitavo jutro danas tijekom glasovanja. Nekoliko vaših prethodnika u stolici predsjedatelja je dozvolilo glasovanje u ovakvim situacijama nakon što smo dali obrazloženje vezano uz poštovanje međunarodnog ugovora. Molim vas da ujednačite praksu na način kao što su to prije vas činili vaši kolege Jandroković i Reiner. Dobro. Izvolite. Pa evo, nastavit ću se na ovo što je gospodin Grbin rekao jer ću samo podsjetiti da za prošlogodišnji proračun sam predložio isti amandman sa istim obrazloženjem i o njemu smo bez problema glasali. Ali evo ministre ja svakako uvjeren sam da vi imate dobre informacije o Općoj Bolnici Bjelovar. Ja ću samo podsjetiti da Opća bolnica Bjelovar ima svu tehničku dokumentaciju, ishođenu građevinsku dozvolu za dogradnju, pripremljenu tender dokumentaciju, da ćete isto svojim angažmanom nastojati da se ova investicija svakako pokrene u Bjelovaru i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji iz jednog jedinog razloga gotovo 6 milijardi povećanje proračunskog rashoda u državnom proračunu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nije završio nije završio niti jedan promil. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vedranu Babiću. Molim glasujte.

Utvrđujem da amandman nije dobio potrebni broj glasova. Prelazimo na sljedeći amandman Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, amandman broj 110. Izvolite gospodine ministre. Amandman se ne prihvaća. Naime, u ovom trenutku preliminarni rezultati Povjerenstva za procjenu i mogućnosti proizvodnje na sadašnjim prostorima Imunološkog zavoda ukazuju kako na sadašnjoj lokaciji i sa postojećom opremom nije moguća proizvodnja imunoglobulina i faktora. Stoga je potrebito žurno izraditi studiju isplativosti o mogućnosti proizvodnje na novoj lokaciji. Isto tako potrebito je žurno izraditi studiju isplativosti proizvodnje cjepiva. Tek po završetku navedenih aktivnosti moglo bi se eventualno alocirati proračunska sredstva. Zahvaljujem gospodine ministre. Izvolite.

Čujemo se. Dakle, kažem od kada sam u ovome Saboru već drugi saziv i za prošli proračun je bilo par amandmana da se izdvoje sredstva za Imunološki zavod, međutim to nije bilo udovoljeno i na koncu se desilo ono što se desilo, a to je da je Imunološki zavod u blokadi i da mu uskoro prijeti stečaj za nekoliko mjeseci. Mi svi znamo koliko je važan Imunološki zavod, kazao sam jučer za vrijeme svoga izlaganja da smo pokrenuli inicijativu i da smo iz altruizma poduprijeli i prijedlog da se smanje plaže dužnosnika i prijedlog da se donese novi Zakon o minimalnoj plaći odnosno da se izmjeni. I pozivam još jednom sve zastupnike koji su sada ovdje prisutni da podupru naše saborsko Izborno povjerenstvo da se dođe do istine. U sklopu toga kako ne bi završio u stečaju već za nekoliko mjeseci što je krajnji cilj određenih lobija koji ga desetljećima rastaču ja pozivam i vladajuću većinu da podupre ovaj amandman. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Ivanu Viliboru Sinčiću. Molim vas glasovanje o ovom amandmanu.

Zahvaljujem. Amandman nije dobio potrebni broj glasova. Prelazimo na sljedeći amandman zastupnika uvaženog kolege Franka Vidovića, amandman broj 111. Izvolite gospodine ministre.

Naime, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU raspisalo je dana 18. srpnja 2016. godine poziv za dostavu projektnih prijedloga poboljšanja isplativosti i pristupa u dnevnim bolnicama ili dnevnim kirurgijama u okviru kojega se Opća bolnica Šibenik kao prihvatljivi prijavitelj može prijaviti za financiranje dnevnih bolnica odnosno jednodnevnih kirurgija do maksimalnog iznosa od 50 milijuna kuna. Stoga nema potrebe za otvaranje posebnog kapitalnoga projekta za magnet u Općoj bolnici Šibenik. Zahvaljujem uvaženom ministru. Izvolite.

zadnji od osam amandmana koji sam podnio u vezi Šibensko-kninske županije i grada Šibenika vi ste odbili sve do jednoga, kao što vidim dakle nit vas zanima razvoj grada Šibenika niti razvoj Šibensko-kninske županije. Nabavka novog MR-a bi u mnogome poboljšala dijagnostiku pacijenata u Općoj bolnici u Šibeniku. Čuo sam što ste rekli u obrazloženju, ali ta obrazloženja sam već slušao i prije tako slična tome, doduše nisu imale veze sa EU nego sa nekim studijama koje treba napraviti itd. A ono što me posebno zanima obzirom da je moja kolegica koja tu sada sjedi Branka Juričev-Martinčev 2013. godine podnijela gotovo identičan amandman posebno me zanima kako će ona danas glasovati.

Zahvaljujem. Amandman nije dobio potrebni broj glasova. Prelazimo na sljedeći amandman uvaženog kolege zastupnika Gordana Marasa amandman broj 112. Izvolite gospodine ministre. Amandman se ne prihvaća, a odgovor je isti kao što je bio i ranije kada smo govorili o Bolnici u Bjelovaru ili sada u Šibeniku. Naime, postoje eu fondovi za koje Bolnica u Bjelovaru ispunjava uvjete i iz kojih može pribaviti sredstva za ovo što se traži u amandmanu. Zahvaljujem gospodinu ministru. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ohrabren vođenjem sjednice jednog smirenog potpredsjednika reći ću nekoliko rečenica mada znam da neće pomoći i sa te strane mi je žao što primjerice ljudi u Bjelovaru nemaju iste uvjete kao što imaju u drugim sjedištima županija, a razlog je zbog čega nemaju taj što je bivši ministar eu fondova i regionalnog razvoja sada ministar poljoprivrede odlučio prekinuti praksu natječaja za eu za bolnice kako bi ti natječi išli preko županija i u biti usporio cijeli proces i pitanje da li će se i kada će se realizirati ovo što vi govorite. Razlika između onoga što je bilo potpisano i šta se krenulo sa realizacijom je taj što su sredstva već bila osigurana, šta je država stala iza tog projekta, a pitanje je da li na ovaj način županija odnosno grad mogu stati iza tog projekta i isfinancirati cijelu priču. Ono što bih vas ja molio mada se čovjek pita da li uopće ima smisla pisati sve ove amandmane jer ljudi čak i kada kažu da će podržati kao što je rekao kolega Milinović i gospodin Mesić pa dobiju priliku glasati za, drže se stranačke stege i ne žele glasati onako kako su rekli. Postavlja se pitanje uopće da li ovo ima smisla sve to skupa, da li uopće pisati amandmane, da li će ljudi u Bjelovaru ikada imati kvalitetnu zdravstvenu skrb pod ovom Vladom ili će morati doći pomoći dr. House iz Metkovića ili će morati napraviti neke druge stvari kako bi imali kvalitetnu zdravstvenu skrb. Žao mi je što ne prihvaćate ovaj amandman i molim vas da ga podržite u glasovanju. Hvala vam lijepo. Molim vas glasovanje o amandmanu.

Zahvaljujem uvaženom ministru gospodinu Milanu Kujundžiću. Prelazimo na amandmane iz nadležnosti Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Amandman broj 113 uvaženog kolege zastupnika Domagoja Hajdukovića. Izvolite gospođo ministrice. Poštovane zastupnice i zastupnici. Amandman se ne prihvaća jer su planirana sredstva dostatna za ostvarivanje planiranih mjera imajući u vidu činjenicu o utrošenim sredstvima u 2016. godini. Zahvaljujem uvaženoj ministrici. Uvažena ministrice, ne mogu se složiti s vama da su sredstva dostatna. Ne samo zbog razvoja civilnog društva kao takvog nego i zbog činjenice da trebamo i mlade učiti da konstruktivno provode svoje vrijeme, da vraćaju nešto u zajednicu i da se volonterstvo time širi i da se vrednuje. Bilo na tržištu rada bilo dalje u njihovim profesionalnim životima i karijerama. Tome bi pridonio i Hrvatski kvalifikacijski okvir. Nažalost ni za to baš nema previše sluha.

Nedavno smo donijeli Zakon o volonterstvu, prije nekih godinu do dvije godine. Potrebno ga je i dalje popularizirati, jačati i institucionalno i izvaninstitucionalno i mislim da bi ova sredstva samo tome pridonijela. Uvaženi kolegice i kolege, ja bih vas zaista molio za međusobno uvažavanje i malo parlamentarizma dok netko govori da mi drugi šutimo i da dozvolimo kolegi da do kraja da svoje obrazloženje. Molim vas glasovanje o ovom amandmanu.

Zahvaljujem. Amandman nije dobio potreban broj glasova. Prelazimo na sljedeći amandman broj 114 uvaženog kolege zastupnika Peđe Grbina. Izvolite, gospođo ministrice. Amandman se ne prihvaća s obzirom da su domu za odrasle osobe Motovun osigurana adekvatna sredstva za obavljanje redovite djelatnosti na poziciji skrbi o osobama s mentalnim oštećenjima. Radi se o relativno novoj građevini doma za odrasle osobe Motovun za koje je prilikom izgradnje nabavljena nova oprema i nema razloga za osiguravanjem dodatnih sredstava u iznosu od 5 milijuna kuna nabave dugotrajne imovine, građevinskih objekata i postrojenja i opreme u iznosu od milijun kuna. Zahvaljujem ministrici. Izvolite. Ja se bojim da vi amandman niste ni pročitali. Dakle, ovaj amandman uopće nije išao ka investicijskom održavanju postojeće zgrade niti govori o tome da li je zgrada u dobrom ili lošem stanju već vam je u amandmanu vrlo jasno napisano da se radi o instituciji kojoj je osnivač Republika Hrvatska, da se radi o instituciji koja brine o psihički bolesnim osobama i da se radi o instituciji čiji kapaciteti naprosto nisu dostatni. Dakle, vrlo je jasno navedeno, ovdje se radi o potrebi dogradnje postojećeg objekta i za to tražim i vjerujem da će me u tome kolege, nadam se da će me u tome kolege podržati, sredstva, kako bi se proširio dom koji brine o psihički bolesnim osobama. Tim više, kada znamo da stavka koju predlažemo umanjiti ovim amandmanom je stavka koja se odnosi na rashode za usluge Hrvatskog sabora i ostale nespomenute rashode poslovanja. A pazite sad! Upravo ove dvije stavke su u ovom proračunu zabilježile nevjerojatan rast i mi smo za rad Hrvatskog sabora unatoč proklamiranoj štednji predvidjeli 10 milijuna kuna više upravo na ovim stavkama.

Molim vas glasovanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem. Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Prelazimo na amandman broj 115 Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Izvolite gospođo ministrice. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća jer su planirana sredstva dostatna za ostvarivanje planiranih mjera za isplatu naknada sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, imajući u vidu činjenicu o utrošenim sredstvima u 2016. godini. Zahvaljujem gospođi ministrici. Izvolite. Pa htio bih reći da postoji jedan vic koji kaže koja je razlika između pogrebnika i političara. Kaže da pogrebnici pokapaju mrtve ljude, a političari žive ljude. Naša socijalna politika je takva da zapravo uništava ljude i ja sam zato predložio da se povećaju za 50 posto sredstva za zajamčene minimalne naknade. Na taj način sve socijalne naknade koje ljudi u suštini primaju bi bila povećana za 50 posto. Znači, ako je 800 kuna – 1200, ako je 2 bilo bi 3, itd. Predložio sam da se novac da siromašnima, a stavka iz kojih da se oduzme novac su NATO operacije, iznos 89 milijuna kuna da se spusti na 0 kuna i međunarodna suradnja za NATO i EU da se smanji sa 37 milijuna kuna na 17 milijuna kuna, to je neka ovako administrativna priča. I mislim da bi tom mjerom se pomoglo puno siromašnih ljudi. Molim kolege iz SDP-a da ovaj moj prijedlog ne podrže samo zato jer sam ja oporba kao i oni, znači iz solidarnosti nego isključivo ukoliko bi i sami da su u toj poziciji napravili isto, odnosno povećali pomoć za siromašne ljude a ukinuli sredstva za NATO operacije.

Molim vas glasovanje o ovom amandmanu.

Zahvaljujem. Utvrđujem da amandman nije dobio potrebni broj glasova. Prelazimo na amandman br. 116. uvaženog kolege zastupnika Domagoja Hajdukovića. Amandman se ne prihvaća jer su planirana sredstva dostatna za ostvarivanje planiranih mjera u skladu sa utrošenim sredstvima u 2016. godini. Pa uvažena ministrice ponovo ne mogu prihvatiti to obrazloženje. Dakle je, sredstva su u okvirima koja su očekivana od ove godine, dakle od tekuće ali to ne možemo se zadovoljiti sa time. Mladi su posebno osjetljiva skupina u našem društvu tim više što mladi masovno napuštaju RH i traže svoju sreću negdje drugdje. Mislim da je izuzetno bitno unapređivati politiku za mlade, osmišljavati strateški što država za mlade treba učiniti, što im treba nuditi, na kojim poljima ih treba štiti, gdje ih treba usmjeravati itd., itd. Mislim da povećanje za 2 milijuna kuna je više nego simbolično. Mi za mlade, odnosno za politiku i za mlade trenutno izdvajamo 8 milijuna kuna. To je manje nego što troši Ured predsjednika Vlade RH. Mislim da to nije dobra poruka mladima koji u ovom trenutku razmišljaju o napuštanju RH. Mislim da to nije dobra poruka ove Vlade o strateškom promišljanju politike za mlade a ne samo politike za mlade nego i ostalih politika. Stoga mislim da bi ovime samo poslali jednu dobru poruku. Zahvaljujem uvaženom kolegi Domagoju Hajdukoviću na ovom obrazloženju. Molim vas glasovanje o amandmanu. Zahvaljujem. Utvrđujem da amandman nije dobio potrebni broj glasova. Prelazimo na amandman br. 117. Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a. Izvolite gospođo ministrice. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Sredstva za funkciju doma osigurana su na poziciji dodatnih sredstava i izravnanja za decentralizirane funkcije temeljem odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne u 2017. godini. Zahvaljujem gospođo ministrice. Izvolite. Uvažena gospođo ministrice, sredstva jesu osigurana na toj poziciji no upravo u tome je problem, ta sredstva su naprosto nedostatna. I to je jedan od razloga zbog godinama niskog okvira decentraliziranih funkcija kojima se financira dakle održavanje takvih ustanova kao što su domovi za starije, oni danas nisu u adekvatnom stanju. Da, Istra je osigurala jedan dio sredstava kako bi se krenulo u uređenje ali držimo da bi bilo sukladno mogućnostima i poželjno da se i državu u tako nešto uključi. Jer to su naši sugrađani 3. životne dobi koji su upravo svojim radom i zaslužili da se za njih mi koji radimo i stvaramo pobrinemo. S druge strane ono što želim istaknuti problemi su sa doista velikim listama čekanja na mjesto u domu za starije koji su subvencionirani. I držim, a vrijeme mi to dopušta u ovom trenutku kazati kako postojeći sustav nije pravedan jer vi imate situaciju da subvencionirani smještaj koriste oni koji bi mogli svojim prihodima podnijeti i komercijalnu cijenu usluge a s druge strane imate ljudi koji čekaju na mjesta koja su popunjena a koji doista iz svojih i svoje imovine tako nešto ne mogu pokriti. Stoga koristim i ovu priliku predložiti vam da možda upotrijebite jedan imovinski cenzus kojim bi se odobravao, dakle kojima bi se odobravalo subvencionirana cijena smještaja u domovima za starije. Držim da bi na taj način se smanjili redovi i da bi taj sustav bio puno pravičniji nego što je danas. Molim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Borisu Miletiću na ovom obrazloženju. Molim vas glasovanje o amandmanu.

Zahvaljujem. Utvrđujem da amandman nije dobio potrebni broj glasova. Prelazimo na amandman br. 118. Izvolite gospođo ministrice. Ista situacija, amandman se ne prihvaća jer su sredstva za funkciju doma osigurana na poziciji dodatna sredstva za izravnanje za decentralizirane funkcije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne u 2017. godini. U ime predlagatelja obrazloženje uvaženi kolega Tulio Demetlika. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče. Cijenjena gospođo ministrice, nismo zadovoljni mi u IDS-u sa odgovorom, naime i sami ste rekli da su to minimalna financijska sredstva a mi uporno tvrdimo da ta financijska sredstva nisu dostatna. U jednom prijašnjem odgovoru rekli ste za Motovun da je to relativno nova zgrada, ova u Raši je izgrađena još za vrijeme kada se dolje otvarao rudnik i oni jadni rudari koji su sada u mirovini za koje bi mi trebali imati sluha pogotovo vi u Ministarstvu socijale koji su gradili ne samo ovu državu nego i sve one prije koje su iskorištavali to rudno bogatstvo danas oni nemaju osnovne uvjete za jedan dom umirovljenika. Istarska županija upravo za rekonstrukciju i obnovu ovoga doma podigla je i kredit i zadužila se, međutim ta sredstva nisu dovoljna i zato smo dali taj amandman da upravo uz pomoć državnog proračuna se zaokruži cijela investicija kako bi stvorili što bolje uvjete za ove umirovljenike. Napominjem dom umirovljenika je od 36. na ovoj poziciji sigurno zahtjeva velike građevinske zahvate kako bi udovoljili današnjim standardima. Zahvaljujem uvaženom kolegi Tuliju Demetliki na ovom obrazloženju. Molim vas glasovanje o amandmanu. Utvrđujem da amandman nije dobio potrebit broj glasova. Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a izvolite gospođo ministrice. Također se radi o domu koji je decentraliziran, dodatna sredstva, amandman se ne prihvaća jer su dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije temeljem odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne i u 2017. godini. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče zahvaljujem. Gospođo ministrice i vi i ja jako dobro znamo da decentraliziran sredstva nisu dostatna zato što imate vrlo skromna sredstva i vi u vašem socijalnom programu. Vi ste na svojoj funkciji nešto malo manje od 2 mjeseca, osobno ne nosite, niti ne snosite nikakvu krivicu ali čisto da vas informiram kada vas već to nisu vaši suradnici naime prije nekoliko godina resorno ministarstvo naložilo je da se šezdesetak štićenika mora odmah iseliti i napustiti izdvojenu zgradu depandanse u sklopu doma Domenico Pergolis u Rovinju.

Tražim glasanje. Zahvaljujem uvaženom kolegi Giovanniju Sponzi na obrazloženju. Molim vas glasovanje o amandmanu. Zahvaljujem. Utvrđujem da amandman nije dobio potrebit broj glasova. Prelazimo na amandman broj 120. Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a. Izvolite gospođo ministrice. Također se amandman ne prihvaća. S obzirom da su ustanovi osigurana adekvatna sredstva za obavljanje neredovite djelatnosti na poziciji socijalna skrb o osobama sa mentalnim oštećenjem. Očito postoji neki šum u komunikaciji jer ne vjerujem da bi dom za starije osobe u Motovunu dakle tražio pomoć na način da se putem amandmana osiguraju dodatna sredstva kada bi ona bila unutar vašeg resora osigurana u samom prijedlogu proračuna. Dakle ovo je zahtjev koji dolazi sa terena, to je zahtjev od ljudi koji tamo rade i neophodna su im dodatna sredstva a obzirom da vi tvrdite da su sredstva dostatna onda mislim da očito se radi o nekom šumu u komunikaciji. Ja ipak sam sklon vjerovati da sredstva nedostaju i zato molim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Borisu Miletiću na ovom obrazloženju.

Zahvaljujem. Utvrđujem da amandman nije dobio potrebit broj glasova. Prelazimo na amandman broj 121. Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a. Također se radi o ustanovama koje su decentralizirane i sredstva za funkciju doma osigurana su na poziciji dodatnih sredstava izravnanja za decentralizirane funkcije temeljem već spomenute odluke o minimalnim financijskim i drugim kriterijima za decentralizirano financiranje domova u 2017. godini. Hvala lijepo. Uvažena gospođo ministrice evo kod ovog amandmana želim istaknuti dakle radi se o Domu Alfredo Štiglić u Gradu Puli i od onoga trenutka kada je naravno prije vas ali vaše ministarstvo zamrznulo mogućnost proširivanja mreže držim da je to jedan trenutak nakon kojega konstantno slijedi jedan oblik nepravde. Zašto to govorim? Zato što bi trebali usporediti koliki su smještajni kapaciteti subvencioniranih domova po pojedinim gradovima i to usporediti dakle sa brojem stanovnika da znamo koliko država smještajnih kapaciteta za starije osobe subvencionira po glavni stanovnika dakle Per capita kako bi mogli uspoređivati i manja i veća mjesta, odnosno uzeti u obzir čitavu županiju. Dakle, trenutno u Gradu Puli na listi čekanja za smještaj u ovom domu ima negdje nešto malo više od 2000 osoba. Dakle te liste sigurno ne bi bile tako velike kada bi te osobe bile u mogućnosti podmiriti smještaj u nekim drugim ustanovama po komercijalnoj cijeni. Međutim, one su u tome onemogućene i zbog toga su prinuđene čekati. Držim da bi dakle građanima koji rade i koji sigurno pomažu svojim roditeljima značajna pomoć bila kad bi bili na miru i znali da su im roditelji smješteni u adekvatnoj ustanovi. Ponoviti ću, mi se ne bojimo odgovornosti, mi se ne bojimo ovlasti, ne bojimo se rada niti plaćanja poreza. Ali držim da bi trebalo napraviti jednu sustavnu analizu i utvrditi koji gradovi su potkapacitirani u smislu subvencioniranog smještaja a koji gradovi možda imaju veće mogućnosti. I onaj prvotni prijedlog kada bi se upotrijebio imovinski cenzus držim da bi ovaj problem na taj način možda ne riješili ali barem ublažili. Zato molim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Borisu Miletiću na obrazloženju. Molim vas za glasovanje o amandmanu. Zahvaljujem. Utvrđujem da amandman nije dobio potrebit broj glasova. Prelazimo na amandman broj 122. Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a. Domu za odrasle osobe Sveta Nedjelja, Nedeljšćina osigurana su adekvatna sredstva za obavljanje redovite djelatnosti na poziciji skrb o osobama sa mentalnim oštećenjem, sredstva za nabavu proizvodne dugotrajne imovine, postrojenja i oprema osiguraju se također na poziciji nabava oprema manje vrijednosti u sustavu socijalne skrbi koja se odobravaju tijekom godine za sve ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Izvolite. Uvažena gospođo ministrice, želim napomenuti da upravo ovaj Dom za starije, tj. za psihički bolesne odrasle osobe bio je pred zatvaranjem. Mi smo imali tu sreću za razliku od Rovinja da niste iz vrha, tj. iz Vlade zatvorili ovaj dom i iselili štićenike. I u proteklom periodu izradili svu projektnu dokumentaciju upravo za obnovu i opremanje toga doma. Želim napomenuti da prošle godine na stavci u proračunu, znači za 2016. godinu bilo je planirano 70000 kuna. Za narednu godinu stavka je nula. I stoga smo predložili amandman da se barem 350000 kuna osigura kako bi nastavili sa daljnjim opremanjem i dizanjem standarda u tom domu. Stoga zahtijevam i za ovaj amandman glasanje. Zahvaljujem uvaženom kolegi Tuliju Demetlika na obrazloženju. Molim vas glasovanje o amandmanu.

Zahvaljujem. Utvrđujem da amandman nije dobio potrebit broj glasova. Zahvaljujem se uvaženoj ministrici gospođi Nadi Murganić na ovim obrazloženjima. Prelazimo na amandmane iz nadležnosti i djelokruga Ministarstva pravosuđa. Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospođe i gospodo saborski zastupnici. Ovaj amandman Vlada ne prihvaća iz razloga što je predloženo da se 150 tisuća kuna koji su bili na stavci obnove voznog parka Ministarstva pravosuđa preusmjeri na besplatnu pravnu pomoć. Međutim, radi se o od ranije preuzetim obvezama, odnosno konkretno ugovoru o leasingu iz 2010. godine.

Izvolite. Pa htio bih reći da velik broj građana koji su siromašni se nalaze u pravnim problemima veliki dio njih zbog ovrha. I ono što njima treba je besplatna pravna pomoć i tu pomoć pružaju pravne klinike. Na žalost koliko sam informiran dolazi do smanjenja sredstava u kontekstu pružanja besplatne pravne pomoći od strane pravnih klinika. I jednostavno veliki broj građana će ostati zakinut. Ja ne znam kada ljudi idući put nas budu zvali za pravnu pomoć na koga da mi njih usmjerimo ako se pravne klinike ugase, odnosno ako ostanu bez sredstava za rad. Ja apeliram na vas kao predstavnicu Ministarstva pravosuđa, da ako se već ne može iz stavke leasinga ne mogu uzeti ta sredstva, da se napravi nekakva reorganizacija sredstava unutar samog ministarstva i da se iz neke druge stavke prenamijene sredstva. Apeliram još jednom da se radi o velikom problemu jer odvjetnici su skupi, a siromašni ljudi su najčešće u tim problemima pravnim i nije mi jasno zapravo na koji način će onda ti ljudi dolaziti do pravne pomoći ako se sredstva za pravne klinike likvidiraju iz plana i programa Ministarstva pravosuđa. Apeliram još jednom na sveprisutne zastupnike HDZ-a da imaju milosti prema tim ljudima kojima treba besplatna pravna pomoć, da ne odbace taj amandman kao što su i sve ostale amandmane, da pokažu srce. Jer mislim da nije fer da mi ovdje cijeli dan stojimo i sjedimo, a da oni jedan za drugim odbijaju 200 amandmana. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru. Molim vas glasovanje o amandmanu.

Utvrđujem da amandman nije dobio potrebit broj glasova. Prelazimo na amandman broj 124 uvaženog kolege zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite gospođo državna tajnice. Hvala lijepa. Amandman se odbija. Naime, predloženo je sa aktivnosti međunarodnih sporazuma Sveta Stolica iznos od 500 tisuća kuna preusmjeriti na aktivnost struno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika. Dakle, radi se o ranije preuzetim obvezama, a amandman ne smije ići na teret ranije preuzetih obveza. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala lijepo. A dakle, mogu još samo jednom ponoviti da ovo obrazloženje ne stoji, da nije točno i na žalost tužno je da odbijate naše amandmane koji idu na korist vama obrazlažući to netočnostima i mislim da je to neozbiljno.

Inače ova stavka bi puno značila zbog toga što u Hrvatskoj ako postoji jedan važan problem, velik problem to je nepovjerenje u pravosuđe. Povjerenje u pravosuđe bi sigurno se podiglo većom kvalitetom rada pravosuđa, a veća kvaliteta je usko vezana uz stručno usavršavanje zaposlenih u sustavu pravosuđa. Stoga predlažem da se ipak ovaj amandman prihvati. Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Jovanoviću.

Zahvaljujem. Amandman nije dobio potrebni broj glasova. Prelazimo na amandman broj 125 uvaženog kolega zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite gospođo državna tajnice. Amandman se ne prihvaća. Naime predloženo je sa aktivnosti međunarodnih sporazuma Svete stolice na aktivnost izbor i obuka vježbenika u pravosudnim tijelima preusmjeriti iznos od pet milijuna kuna. Amandman se odbija sa identičnim obrazloženjem, dakle radi se o od ranije preuzetim obvezama, a predloženi amandman ne smije ići kontra istog. Zahvaljujem uvaženoj državnoj tajnici. Uvažena državna tajnice, žao mi je što ne prihvaćate amandman jer on opet ide na korist vama. Evo kao naručeno došao je odgovor na moje zastupničko pitanje koje sam postavio … gdje sam ga pitao, koliko je vježbenika primljeno u sustav pravosuđa tijekom 2015. i 2016. i kakva je dinamika njihovog primanja u periodu 2017.-2020. Kolegice i kolege, nadam se da ste pročitali odgovor. Dakle odgovor je jedno veliko nula. Nula vježbenika je primljeno u sustav pravosuđa. Prema tome na koji način se sustav pravosuđa onda može razvijati kada nema vježbenika? Kaže u narednoj godini se planira primiti 45, a nakon toga ovisit će o raspoloživim financijskim sredstvima. Pa evo kolegice i kolege, dajmo pet milijuna kuna sustavu pravosuđa da može zaposliti vježbenike kako bi svi ljudi koji rade i koji odlaze u penziju mogli dobiti adekvatne zamjene jer to neće biti u stanju. Molim vas podržite ovaj amandman. Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Jovanoviću na ovom obrazloženju.

Zahvaljujem. Amandman nije dobio potrebni broj glasova. Prelazimo na amandman broj 126 uvaženog kolege zastupnika Zdravka Ronka. Izvolite gospođo državna tajnice. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća. Naime, predloženo je sa stavke odnosno sa razdjela Ured predsjednice RH iznos od pet milijuna kuna preusmjeriti na aktivnost progona počinitelja kaznenih djela, zaštitu imovine RH i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je prijedlog proračuna izrađen na temelju stvarnih zahtjeva korisnika i usklađen je sa potrebnim izdacima za zaposlene kao i druge terete. Izvolite. Hvala lijepo. Kada je došlo do uhićena u Orašju jedan prevažni odbor, Odbor za ratne veterane zatražio je hitno očitovanje glavnog državnog odvjetnika o suradnji pravosudnih tijela RH i BiH o istragama ratnih zločina, to je jedno, o reciprocitetu i o postupanju s dokumentacijom. I glavni državni odvjetnik je tada odmah drugi dan u prisustvu ministra Tome Medveda na zatvorenoj sjednici puna tri sata nas izvještavao o svim relevantnim činjenicama, između ostaloga i o velikim kadrovskim, materijalnim i smještajnim problemima. Tako da je na odboru iznjedren jedan jedini i jednoglasni zaključak koji glasi Odbor predlaže Vladi RH da u državnom proračunu za 2017. osigura dodatna sredstva za materijalno opremanje i kadrovsko popunjavanje Državnog odvjetništva RH. No nakon što je splasnula euforija predsjednik odbora, njemu više nije palo ni na pamet odnosno nije našao za shodno da taj zaključak dostavi Vladi RH, a prošli tjedan kada smo razgovarali kada smo raspravljali o proračunu na odboru, odgovor je bio šta je s tim zaključkom, odgovor je bio da ostavljamo to za drugi puta. Dakle pet milijuna su izbijanje, i to za početak sam, pet milijuna za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i pet milijuna za progon počinjenja kaznenih djela i to ne samo ratnih već i raznih drugih poratnih zločina koji su činili mnogi. Među njima i neki od naših najsiromašnijih zastupnika koji će sada glasati protiv.

Amandman nije stekao dovoljnu većinu. Sljedeći amandman je također od zastupnika Zdravka Ronka 127 po redu. Predmetni amandman se ne prihvaća. Naime, predloženo je da se sa aktivnosti administracije i upravljanja Ministarstva državne imovine pet milijuna kuna preusmjeri na aktivnost suzbijanja korupcije i organiziranog kriminaliteta. Dakle amandman se ne prihvaća sa obrazloženjem da je prijedlog proračuna izrađen na temelju stvarnih zahtjeva korisnika, te je usklađen sa potrebnim izdacima za zaposlene kao i troškovima koji terete proračunskog korisnika. Hvala lijepo. Htio sam samo reći da su to veoma ozbiljni i važni amandmani kako god vam izgledali jer kada bi DORH i USKOK recimo bili materijalno i kadrovski osposobljeni pa da istresu sve ono do čega se ovaj malo prije spomenuti zastupnik nalapao ovim institucijama dakle DORH-u i USKOK-u mogli bi evo gospodin Marić ministar Marić mogao bi odmah utrostručiti proračun.

Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju. Glasovanje je završeno. Amandman nije stekao dovoljnu većinu.

Nijedan amandman nije prihvaćen. Dakle, molim stanku zbog dogovora o glasanju.

Klub zastupnika SDP-a zatražio je stanku. U njihovo ime zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, podnesena su na ovaj proračun 132 amandmana. Vlada nije prihvatila ni jedan jedini, a tim amandmanima traženo je nešto malo više novca za bolnice, za škole, za sportske dvorane u školama, za mlade, za obrazovanje, za siromašne, za gladne, za duševne bolesnike, za nacionalne manjine. Ništa to Vladi nije bitno. Vlada je doduše se pobrinula da osigura dovoljno sredstava za Ured Predsjednice Republike, da se kupi 4 tone lososa i da se uredi i poveća Plenkovićev ured. To je važno. Ne mogu vjerovati da se nije moglo prihvatiti nijedan amandman, odnosno da su svi toliko bedasti i toliko nepotrebni da ih Vlada ne može prihvatiti. Na početku našeg mandata i HDZ i MOST su ovdje obećali, i vi predsjedniče Sabora u svom inauguracijskom govoru kako će ovo biti jedan drugačiji Sabor od onih dosadašnjih, i kako će vlast prihvaćati kvalitetne suvisle prijedloge oporbe, kako ih nećete odbijati samo zato što su opozicijski. Evo vidimo kako to radite. Ja se HDZ-u ne čudim. Mi HDZ znamo jako dobro, oni se nikada nisu ponašali drugačije. MOST nam je obećao nešto drugo, a šta nam je ponudio? Evo kolega Bulj je dao amandman, traži za školu u Sinju. Vlada je čak, ne da je oporbene odbila, nego odbija i amandman člana vladajuće većine. Ali to se moglo riješiti drugačije tako da MOST dođe Plenkoviću i kaže: Slušaj, Plenkoviću, premijeru, ili će sinjska škola dobiti tih 5 milijuna ili mi idemo van iz koalicije. To se tako rješava. A ne farsom, a ne farsom kojom se poručuje evo mi MOST-ovci mi bi siroti htjeli, ali HDZ zločesti ne da. Ista stvar. Pa što niste otišli Plenkoviću i rekli: Izlazimo iz koalicije ako vi to ne napravite. To bi bio posao. A ne ovdje zaluđivati ljude. Nisu tu samo amandmani. Vi ste takva većina koja ne da govoriti u ovom parlamentu o jako ozbiljnim stvarima. Npr. državni tajnik Glunčić, ne da, kolega Opara neće to staviti ni na točku dnevnoga reda na sjednici odbora. A pa gledajte, problem nije mali. Imamo ministra koji prepisuje znanstvene radove, imamo njegovog državnog tajnika koji vrijeđa nacionalne manjine i djecu s poteškoćama u razvoju. Ne, ni na odboru se to ne može raspraviti. Takva ste vi parlamentarna većina. Jedini amandman zapravo, jedina promjena koju ste napravili do sada, to je amandman na Statut Hrvatskih voda. E to ste odmah promijenili. Danas u novinama čitamo da i kolega Grmoja ima jednog takvoga. Ne znam je li istina ili nije, valjda ćemo saznati ovih dana više. Volio bih da nije istina, volio bih da novine lažu i da je to sve izmišljeno. Ne mogu vjerovati da je MOST-ovcima jedina briga kako ljudima zamazati oči da se oni nešto kao brinu za građane i da su oni drugačiji, a zapravo su još gori. Ali Zebar otvoreno kaže i otkad postoji otvoreno je govorio: Nas uopće opozicija ne zanima ni opozicijski prijedlozi. Dakle, od 132 amandmana niste prihvatili nijedan. SDP naravno ne može glasati za takav proračun, ne vjerujemo da su svi ti amandmani bili toliko nekvalitetni da ste ih morali odbiti. To naprosto ne možemo vjerovati. Možemo jedino zaključiti da ste vi vlast koju uopće ne zanima da uvaži bilo kakav prijedlog opozicije ili bilo koju temu koju opozicija stavlja na dnevni red. Ali, nećete nas time obeshrabriti.

Ja bih volio samo upozoriti na jednu stvar. Od 5 minuta koje ste imali na raspolaganju možda ste 2 minute potrošili na ono što je bila vaša tema, a to je odnosi vaši prilikom glasovanja o proračunu unutar SDP-a. Nisam znao da se trebate dogovarati sa MOST-om i HDZ-om jer ste zatražili stanku u ime SDP. Samo unaprijed najavljujem. Sada prelazimo na amandman na opći dio prihoda poslovanja. 64 – Prihodi od imovine. 132. amandman po redu od zastupnika Ivana Lovrinovića. Ministar financija Zdravko Marić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče.

Dio amandmana će doći posljedično. Molio bih cijenjene zastupnike da se strpe. Dakle, predloženi amandman Vlada ne prihvaća s obzirom da je ovo jedini amandman na opći dio prihoda odnosno opći dio proračuna, nekoliko rečenica i obrazloženja zašto. Između ostalog uvaženi zastupnik je to pitanje otvorio i na samom matičnom odboru, Odboru za financije i proračun. Dakle, nekoliko je razloga, prvi je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima dakle lex specijalis je Zakon o HNB-u, članci od 55. do 57. koji reguliraju na koji način i kako se formiraju opće i posebne pričuve odnosno na koji način i kako se utvrđuje, izračunava i uplaćuje razlika između prihoda i rashoda u državni proračun. U isto vrijeme ovakav jedan amandman bi bio i u suprotnosti sa nama preuzetim obvezama na međunarodnom planu odnosno u suprotnosti sa pojedinim člancima i odredbama ugovora o pristupanju EU odnosno o funkcioniranju Europske unije te statutom Europske središnje banke. I ono što je također važno za reći, dakle ovdje ako govorimo o pojmu dobitak ili dobici dakle zapravo govori se i misli se na nerealizirane dobitke koji su ostvareni uslijed tečajnih razlika upravljanjem naravno te bilance. opće pričuve HNB-a se i formiraju i one su sastavni dio bilance HNB-a kako bi se zapravo otklonili odnosno imali protustavku za različite vrste rizika, prije svega valutni ali isto tako kreditni, kamatni i slično. Želi li predlagatelj amandmana uzeti riječ? Poštovani gospodine ministre, zastupnice i zastupnici. Ja nemam dovoljno vremena da odgovorim kvalitetno na ovo pitanje i stoga vas pozivam na saborsku raspravu na plenarnoj sjednici o ovom pitanju. Ovo je bio jedini amandman kao što ste rekli koji je pružao realnu šansu da prihode proračuna podigne za 10 milijardi kuna, to je realni novac, to nije misija novca, to nije tiskanje. Ja zaista ne mogu vjerovati da danas odbija se nešto što je realno. Da ste ovo stavili kao prvu točku dnevnog reda danas, rasprava bi bila gotova za pola sata, sve bi bilo pokriveno sa ovih 10 milijardi kuna i još bi ostalo novca. Međutim, gospodine ministre, ja vas podsjećam da je izmjene Zakona o HNB-u 2008. i 2013. upravo pisala HNB pa je ovo odredila što vi govorite upravo je ona napisala. U tome je problem što ovaj Sabor ne može odlučivati o državničkim stvarima, o svome novcu, ovo je novac zadržani kod HNB-a koji je u vlasništvu države, vi ste u ime države njen predstavnik, ovo znači u prijevodu, meni je žao da to moram reći da odustaje Vlada od oslanjana na svoj novac nego poručuje nam mi ćemo se sljedeće godine zadužiti za 10 milijardi kuna, na to ćemo platiti recimo 4% godišnje, a to je oko 400 milijuna kuna samo kamate. Samo za te kamate mogli bismo riješiti problem Imunološkog zavoda, mogli bismo policajcima isplatiti otpremnine, mogli bismo DORH podići na razinu da kvalitetno može raditi. Ja naprosto ne mogu vjerovati da novac koji nama pripada, građanima, državi da se neće dirati a da se čitavo vrijeme štite interesi Narodne banke i banaka koja ovu zemlju i dalje želi držati u dužničkoj poziciji. Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da glasuju o predloženom amandmanu. Samo pričekajte molim vas.

Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao dovoljnu većinu.

Na temelju članka 91.

Dajem na glasovanje Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Molim uključite se. Glasujmo.

Glasovanje je završeno.

Sukladno članku 35. Zakona o proračunu sada prelazimo na glasovanje o davanju suglasnosti, prijedlozima financijskih planova za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu. Prvo, dajem na glasovanje Odluku o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu. Molim glasujmo.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 87 za,

Sa 87 glasova za, 6 suzdržanih i 34 protiv donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu. Drugo, Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a i zastupnik Peđa Grbin i Klub zastupnika HNS, HSU podnijeli su amandmane na prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Zastupnice i zastupnici amandman se ne prihvaća s obrazloženjem da dosadašnja ulaganja državnoj cesti D102 kroz program Betterment 2010. godine te radovi koji su u tijeku i to sanacija mostova Baška Draga 2 i 3 na državnoj cesti DC102, lokacije između Grada Krka i Baške te sanacija sustava oborinske odvodnje na državnoj cesti DC102 lokacija Kijac, lokacija između Krčkog mosta i Grada Krka čije je ugovaranje u tijeku ukazuje na aktivnosti Hrvatskih cesta u cilju povećanja protočnosti i sigurnosti prometa. Želi li predlagatelj amandmana uzeti riječ? Dakle radi se o državnoj cesti koja iz godine u godinu ima sve veće opterećenje stoga je potrebno uložiti sredstva u njenu revitalizaciju i poboljšanje stanja u prometu prije svega sigurnosti. Ali obzirom na vaše obrazloženje da ste potpisali ugovor o ulaganju onda nije potrebno glasati o ovom amandmanu. Hvala vam. Hvala. Amandman se povlači te nećemo glasovati o njemu. 129. amandman podnio je zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. I ovaj amandman se ne prihvaća s obrazloženjem razgovori između RH sa Republikom Slovenijom inicirani su na tehničkoj razini. U tijeku su te će se po završetku istih moći odnijeti odluka o ulaganju u državnu cestu DC510 čvorište Umag, A9 do granične postaje Kaštel granica Republike Slovenije. Izvolite zastupnik Peđa Grbin. Poštovani gospodine ministre djelomično se mogu složiti sa vašim obrazloženjem. Međutim i vi i ja znamo da Slovenija već više od 20 godina govorio da će brzu cestu između talijanske granice dovesti do hrvatske granice. A to se kontinuirano ne događa. Po svemu onome što vidimo ta cesta će u najboljem slučaju stati kod Izole više-manje gdje je i sada. A ova cesta za koju tražimo ova sredstva će sve i da se postigne dogovor sa Slovenijom biti potrebna najmanje slijedećih 5, 6, 7 godina pogotovo ako uzmemo u obzir brzinom koju Slovenija ima prilikom gradnje brzih cesta na svojem području kada te ceste idu prema Hrvatskoj naravno. Stoga vas molim s obzirom da se i dan danas unatoč svim ulaganjima koja su tamo napravljena u zadnjih desetak godina a ulaganja su doista bila znatna tamo se i dalje stvaraju ogromne gužve, radi se o graničnom prijelazu Kaštel da budem potpuno jasan.

Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da glasuju o predloženom amandmanu. Utvrđujem da predloženi amandman nije stekao dovoljnu većinu. 130. amandman po redu je došao od strane Kluba zastupnika HNS, HSU. Hvala lijepo. Navedeni amandman se ne prihvaća. Odlukom Vlade RH o postupku realizacije projekata sanacije klizišta na cestama u RH od 23. prosinca 2014. godine Hrvatske ceste su određene nositeljem, investitorom realizacije projekta sanacije klizišta na cestama u RH. Hrvatske ceste su navedeni početno planirani iznos za 2016. godinu za realizaciju projekata sanacije klizišta na cestama u RH od 9 milijuna kuna povećali na 19 milijuna kuna u 2016. a u 2017. godini Hrvatske ceste planirale su za istu namjernu u iznosu od 11 milijuna kuna. Bitno je naglasiti da Hrvatske ceste osim ovih 30 milijuna kuna koja su planirana temeljem navedene odluke Vlade RH u 2016. i 2017. godini sanaciju klizišta na državnim cestama planiraju još i u okviru programa investicijskog održavanja. Želi li predstavnik predlagatelja amandmana uzeti riječ? Izvolite. Zahvaljujem. Evo ja već pričam o klizištima i stvarno ne znam više što da kaže. Ovi novci koje ste vi predvidjeli su eventualno dostatni iza jednu županiju a znamo i sami da klizišta postoje u više 5, 6 županija i to je ogroman problem. Samo u Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji su štete od klizišta procijenjene na 100 milijuna tako da ovih 19 nije baš neka velika utjeha. I molim glasanje o amandmanu. Molim zastupnike da pristupe glasovanju. Utvrđujem da predloženi amandman nije stekao dovoljnu većinu. Dajem na glasovanje Odluku o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je većinom glasova 89 za, 3 suzdržana i 34 protiv donijeta Odluku o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu. Treće, dajem na glasovanje Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. Molim glasujmo. Utvrđujem da je sa 87 glasova za, 3 suzdržana i 33 protiv donijeta Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.